Ispričavam se na malome kašnjenju. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi predstavnici Ministarstva financija, državni tajniče. Evo državne potpore bit će objavljivane na mrežnoj stranici. Tim potporama i registru koji će biti objavljen o svim primateljima potpora zasigurno je to pozitivan pomak, međutim dosadašnje potpore koje je davala država i subvencije nisu evidentirane i ne znamo rezultate tj. vidimo rezultate svih tih potpora. Pa tako malo prije kolega Maras je naglasio problem poskupljenja električne energije. Pa upravo u tim vremenima kada je kolega Maras, nisam imao prigodu govoriti pa ću krenuti od toga, repliku dati na vrijeme, obnovljivi izvori energije tj. vjetar 2014. godine baš u vladi u kojoj je bio kolega Maras donesena je odluka gdje su poticaji dati za obnovljive izvore energije za vjetar u visini od 90 lipa za jedan kilovat, a dok je na tržištu 25 lipa za jedan kilovat. I danas u ovoj situaciji u 2017. godini tom odlukom vlade u kojoj je bio i kolega Maras, Hrvatska država mora osigurati u proračunu 1,1 milijardu kuna. I naravno da ćemo naći rješenje i naravno da ispravljam onu neistinu da će struja poskupiti. Neće struja poskupiti, ali ste vi digli ruku za vjetroelektrane, parkove vjetroelektrana gdje su bivši djelatnici visokopozicionirani napravili projekte HEP-a, gdje su sagradili vjetroelektrane na temelju projekata i ruža vjetrova koje su bile ispitivane u HEP-u tj. ti projekti. I danas Hrvatska država u 2017. i u proračunu mora osigurati platili građani u proračun 1,1 milijardu kuna. U proračunu u 2018. 1,1,5 milijardu kuna, a u 2019. temeljem vaše odluke u državnoj blagajni mora se osigurati 1,6 milijardi kuna, što znači ukupno negdje oko 4 milijarde kuna za 4 godine će dobiti na osnovu poticaja koje je doneseno za vrijeme vlade Zorana Milanovića gdje je bio ministar gospodin Vrdoljak tada donesena je za gospodarstvo donesena je ta odluka. To je šteta napravljena hrvatskim građanima samo na potporama gdje iz džepa naših građana odlazi u tuđe džepe stranim investitorima 4 milijarde kuna. I cijelo vrijeme se potencira ta priča oko tih potpora za koje evo imat ćemo u budućnosti Ministarstvo financija će očito imati problema za pronać ta sredstva, ako ne bude na teret naših građana. Ja se nadam da ćete iznaći to rješenje i da ćete tu odluku te vlade znati ispraviti kao i brojne druge odluke. Što se tiče same revizije državnih potpora, bez revizije svih državnih potpora promatrajući danas, evo vi kažete da se ne odnosi kasnije ću pročitati, na poljoprivredu. Samo u poljoprivredi koliko je poticaja dodijeljeno tj. državnih subvencija potpora, samo za voćnjake, za voću, Hrvatska bi bila cijela voćnjak, a nije. Kome su išle te potpore? Danas imamo problem da smo davali tvrtkama potpore pa evo vidimo problem Agrokora koje su subvencionirane iz državnih sredstava i danas strane banke mogu vrlo lako postati vlasnici. Tu spada i poljoprivredno zemljište i izvori, koncesije i brojne druge stvari koje je hrvatski građani su plaćali to iz proračuna. Zbog toga je vrlo bitno imati registar ali i oni koji su do sada dobijali potpore i rezultate tih potpora. Nemamo. Pa u mljekarskoj proizvodnji u zadnjih pet godina pet milijardi kuna izravnih potpora u mljekarskoj proizvodnji državnih. Sa 64 tisuće proizvođača mlijeka došli smo na 4.600 proizvođača mlijeka i u rapidnom padu, niti 30% tržišta nemamo hrvatskog mlijeka. Gdje su potpore bankama, pa i banke su financirane dokapitalizirane potporom države, a kupljene su za manje sredstava nego što su dokapitalizirane.

Da sport subvencionirati za djecu, za infrastrukturu poglavito u krajevima gdje nemamo sportske infrastrukture gdje se djeca ne mogu baviti, pa mi ćemo sada subvencionirati dvorane koje su napravljene za rukometno, milijardu kuna godišnje su štete za dvorane koje su sagrađene za rukometno prvenstvo, milijardu kuna godišnje sada u ovome trenutku. Ima problem s tim Zagreb, ajde donekle on ima kapacitete, splitska dvorana gradu je teret cijelom kraju je teret, cijeloj regiji. Postoji mogućnost da se zbog tih potpora koje su davane danas blokira grad Split račun jel se ogromni novci izdvajaju za ono za šta su se davale potpore, a toliko u biti u sportu su potpore to su bili zadnji … [[Govornik se ne razumije.]] u hrvatski sport. Jer na područjima gdje imamo mogućnosti da se razvija šport, gdje imamo djecu gdje nemaju, znači jednostavno nemaju uvjeta, nema infrastrukture. Ti novci su bačeni u vjetar da bi netko dizao sebi spomenike. Pa gledamo, ovdje smo spominjali i to je činjenica da se pod pritiskom različitih lobističkih utjecaja mreža državnih intervencija postala je sve složenija i naravno ti su lobisti, te potpore sebi krojili naravno preko političkih svojih podobnika. Pa evo vrste potpora. Izravne subvencije iz državnog proračuna. Najveći pojedinačni korisnici su Hrvatske željeznice koje subvencionirane sa milijardu i 286 milijuna kuna. Kakve su hrvatske željeznice? Šta će se dogoditi, da li ćemo subvencionirati i Zračnu luku gdje je ugovorom francuski koncesionar, Zračna luka dr. Franje Tuđmana, gdje je francuski koncesionar gubitke smanjen promet će mu država subvencionirati. Država subvencionira stranog koncesionara ako budu gubitci.

Dobro je što se potiče zapošljavanje, dobro je ali rezultati tih svih subvencija zbog toga je potreban ne trenutni registar sad pa u budućnosti, nego registar i odgovornost svih tih poticaja, revizija. Jer nitko nije odgovoran za sve te poticaje i to je ključni problem hrvatskog društva šta su poticaji davani na osnovu lobiranja raznih lobista koji su poticaj odnijeli tko zna gdje. U njihovim džepovima ili je na stranim računima. Samo energetiku kad pogledamo oko obnovljivih izvora energije to je kriminal nezapamćenih razmjera. I zaista pitam te ministre koji su glasi i kolege saborske zastupnike koji su glasali za to da, jer su svjesni onoga šta su napravili u tome trenutku. Zašto nisu progovorili da će hrvatski građani milijardu i pol kuna godišnje morati plaćati stranim investitorima u džep poticaj, tri puta skuplju električnu energiju po kilovatu nego u normalnim tržišnim uvjetima. Da, to je organizirana mafija napravila. Gdje god zagrebemo državne potpore su katastrofalne. Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. Hvala lijepa gospodine Bulj. U svojoj ste raspravi spomenuli sve nepravde i nelogičnosti koje su se desile od devedesete ne imenovavši tko je za to odgovoran, nego ste se pitali. Znači spomenuli ste obnovljive izvore energije, to je dosta kompleksno područje koje nije samo pitanje subvencije i poticaja, nego je pitanje koje obuhvaća i obveze Republike Hrvatske u određenom razdoblju, koje obuhvaća mnoge stvari koje niste spomenuli, koje je počelo primjerice vjetroelektrane u vašem kraju se grade još od 2006., sedme godine. Ti ljudi koji imaju projekte su bili direktori HEP-a prije 2000. godine, znači obratili ste se na krivu adresu. Što se tiče cijene struje drago mi je da ste vi ovdje demantirali, znači vi u biti ste ministar energetike u sjeni. Jer jučer je ministar rekao da će poskupit struja, a vi sad kažete da neće. Ja vam želim vjerovati. Znači, poništite odluku gospodina Dobrovića ako to možete, a vjerujem da možete pošto se nastupili ovdje sa velikim autoritetom i rekli ste da ministar ne zna šta govori i da ovo šta je rekao nije istina da se to neće desiti. Znači, hvala vam na tome što ste sada poništili odluku ministra Dobrovića. Građani će to znat cijeniti i volio bih da svaki put tako reagirate kad netko iz MOST-a zastrani, onda gospodin Bulj dođe i spasi stvar. To bi bilo dobro i ja podržavam da se to tako i u budućnosti dešava.

Ali ministar Dobrović i tajnik Čikotić su danas demantirali da će naći rješenje zajedno sa Ministarstvom financija ukupne da ne opteretimo građane. U 2018. građane će vaša odluka i vaša šutnja, glasna šutnja koštati 1,5 milijardi kuna, 1 i pol milijardu, a 2019. 1,6 milijardi kuna. Demantirajte me. Bili ste neuredni na poslu ili? Pa to je doneseno za vrijeme vaše Vlade, ovi poticaji za vjetroelektrane. Pa vi ste građane opteretili 5 milijardi kuna u 4 godine, u tri sljedeće godine sa ovom znači. Znate li koliko je to škola? Koliko je to dječjih vrtića? Koliko je to radnih mjesta? Zbrojite taj iznos pa moremo poslije na kavi razgovarati o tome. Hvala lijepo. Zastupnik Ivan Pernar javio se za repliku. Pa htio bih reći da slušajući izlaganje gospodina Bulja ne mogu se otet dojmu da je gospodin Bulj stvarno prepoznao ove sve probleme koje i ja prepoznajem, pogotovo ovo s koncesijama gdje je profit privatan, a eventualan gubitak javan. To je zato jer je uvozno mlijeko jeftinije, jer je tečajna politika takva da je umjetno uvozna roba učinjena jeftinijom i zapravo je na tom slučaju pokopano cijelo hrvatsko selo. I ono što je najveća tragedija u cijeloj priči o tome, da se za opće stanje u državi ne može krivit samo jedna stranka. Na žalost, neću reći podjednako ali suodgovorne su obje velike stranke.

Znači Hrvatska država ponovit ću je dala državnih potpora pet milijardi kuna posljednjih šest godina za mliječnu proizvodnju. A u tome trenutku prije tih poticaja je bilo 64000 proizvođača mlijeka, a sad imamo 4600 proizvođača mlijeka i smanjilo se negdje sa 60% domaće proizvodnje na 30% u ovome trenutku. Sad imamo problem da su poticaje najviše dizali oni koji su se zaduživali kod stranih banaka, koji su vlasnici i poljoprivrednih zemljišta i koji imaju razno razne koncerne kao na primjer Agrokor koji je kako čitam u problemu. I svi su mu davali potpore, novac koji je bio namijenjen sirotinji, OPG-ovima. Nije više problem kupiti stoku, to će biti najmanji problem kupiti goveda, krave, mliječne nego problem je nema ih tko čuvati. Nema, prazne su te farme gdje su ulagano milijarde kuna. Ulažite, dižite kredite. Banke su dizale novac. Subvencionirale su i banke iz državnog proračuna, a za manje su prodavane od onoga što su imale subvenciju. To je kriminal. Nama stranci na vjetru zarađuju, stranci. Milijardu i sto milijuna kuna temeljem odluke našeg uvaženog kolege Marasa i te Vlade, milijardu i sto milijuna kuna ove godine moramo osigurati sredstava. Dogodine milijardu i pol, a 2019. milijardu i 600. To je istina. Trebali ste biti glasni Maras, kolega. Trebao je bit naš kolega, ali nije. Žao mi je. Nadam se da će u budućnosti biti glasniji ako bude opet ministar [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] Jer je on bio ipak najbolji ministar. Hvala. Zastupnik Tomislav Žagar javio se za repliku. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, vi ste u svojoj raspravi dotaknuli jednu vrlo važnu temu. Znate šta je akacija od voćaka? Ti ljudi uredno dobivaju potporu i to su potpore za ekološki uzgoj i iznose, vrlo visoki su to iznosi u odnosu na druge vidove. Ono što je jako važno mi imamo ovdje i u zakonskim rješenjima, jedna skupina je sama kontrola dodjele državnih potpora i tu su dosta rigorozni posebno u podzakonskim aktima, gdje često puta su pojedine potpore neprovedive u praksi zbog niza okolnosti. Međutim, drugi problem je sama kontrola ili analiza učinkovitosti potpora. Naravno ne veseli u tom smislu i izmjena članka 4. podstavka 7. gdje se i brišu potpore malih vrijednosti. Jednostavno ministarstvo je objasnilo da je teško analizirati zapravo, a suština je upravo u tome da se analizira učinkovitost potpora i potpora u poljoprivredi posebno jer onda inspekcijski nadzor zapravo isto nema smisla. Pitanje koliko i sami inspektori na terenu imaju mogućnosti za takvu kontrolu, pa se tako ne bi događalo da današnji ministar, bivši župan koji je izričito kontrolirao mjeru 4.1 tamo vidimo da je njegov, to se u Slavoniji zove punac dobio takvu potporu ili se dogodi da gospodarstvenik koji je prema njegovom svjedočenju sam imao veliki porezni dug nakon nekog vremena dobije potporu u gospodarstvu i ostvari značajan napredak u svom poduzeću. Upravo iz tih razloga transparentnost, a što je cilj i ovog zakona, transparentnost je jako bitna, kontrola je jako bitna jer to kod ljudi onda stvara osjećaj da su zapravo potpore legalna korupcijska aktivnost.

Međutim, radi sada registar kada smo sve uništili potpora, kad su potpore pokupljene, ali ne vidimo, znači rezultate koji su učinci svih dosadašnjih potpora. Mi smo rekli u mljekarskoj proizvodnji. Ja znam kad se ulazilo u EU i kad se glasalo na referendumu i ovdje jednoglasno u parlamentu, da su govorili da će to cvasti, da su to učinci nevjerojatni. Da će hrvatski seljak ostati, biti bogat seljak. Ja tada nisam vjerovao da će to tako biti, jer nisam imao protu argumente. Ovdje su nas u Parlamentu jednoglasno uvjeravali, ja se sjećam toga. Tada sam bio obični građanin, nisam bio zastupnik u Saboru. Oni su kroz maglu bacajući dimnu zavjesu lobisti lobirali za ove potpore koje postanu onda tvrde, kogentne, te lobističke skupine uz političke elite. I taj novac je isisan. Kakav je rezultat za hrvatskog seljaka? Jadrolinija, slažem se treba je poticati jel otoke trebamo imati. Međutim kakva je državna potpora ako samo bogate sredine imaju besplatan prijevoz učenika, a sredine koje su nerazvijene nemaju ili besplatna subvencija udžbenika lokalnih samouprava za osnovnoškolce gdje su bogate sredine subvencioniraju, gdje se nerazvijene ne mogu, gdje je veća nezaposlenost, gdje roditelji nisu u mogućnosti. Nepravda do bola.

Zastupnica Branka JUričev-Martinčev javila se za repliku. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani kolega Bulj, između ostalog ste govorili o dobivanju potpora zahvaljujući različitim političkim utjecajem. Pa upravo o tome se jako puno priča posljednjih dana među vatrogascima. Naime, Javna vatrogasna postrojba Sinj treba po planu Vlade dobiti 2 milijuna i 200 tisuća kuna i zbog toga brojne druge javne vatrogasne postrojbe će dobiti znatno manje sredstava. Npr. Javna vatrogasna postrojba Vodice koja je formirana 2012. dobit će milijun i 700 tisuća kuna i gotovo toliko sredstava moramo planirati vlastitih iz našeg proračuna. Za razliku od Javne vatrogasne postrojbe Sinj koja će dobiti 2 milijuna i 200 tisuća iz države, a u proračunu grada Sinja nije ni jedna kuna planirana za te potrebe.

I legalno je i ustavno pravo svih općina i gradova da osnuju javnu vatrogasnu postrojbu. Zašto bi u Zadru bilo 240 kuna po glavi ili 400 kuna u Istarskoj županiji 500 kuna po glavi stanovnika za vatrogastvo, a u cetinskoj krajini nula kuna ili Splitsko-dalmatinskoj županiji odakle dolazi predsjednik vatrogasne zajednice, gospodin Sanader nula kuna ili dvije kune. Jel to nepravda? Ličko-senjska županija i kada ste vi bili na vlasti gospođo i prije tada se gradilo sasvim drugačije potpore.

Pogledajte koliko ima Istarska županija, 10 javnih vatrogasnih postrojba i vidite koliko ima po glavi stanovnika. I to je nepravda samo koja se ispravlja i tako će i dalje biti. Molim cijenjene zastupnike i zastupnice da se strpe i da se suzdrže od daljnjih komentara. Nastavljamo sa raspravom. Zastupnik Bulj, zastupnica molio bih. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Nenad Stazić. Zahvaljujem predsjedniče. Odmah na početku moja potpora ovom Zakonu o državnim potporama. Kontrole isto tako. Ovdje uvodimo neke direktive EU koje su dobre i korisne. Što se želi postići potporama uopće?

I država mora štititi one koji ne mogu u tržišnim uvjetima poslovati u interesima u onim interesima koji se mogu ocijeniti kao nacionalni interesi. Pa recimo ako govorimo o mljekarstvu, evo kolega Bulj je puno o tome govorio.

Ja očekujem od ove Vlade da stvar opet vrati u balans, inače ću gospodina Bulja smatrati krivim jer je dio te parlamentarne većine. Pa ako ne bude opet 64 tisuće proizvođača mlijeka nego ih bude 4 tisuće i 600 ili manje, to znači da sustav potpuno u mljekarstvu pod ovom Vladom ne funkcionira. Već nakon godinu dana ćemo ove brojke preispitati, kada budemo ocjenjivali rad Vlade. Prijevoz na otoke, pa naravno da se tu moraju davati potpore jer tko bi vozio. To su linije koje se ne isplate i tu se stvar ne može prepustiti tržištu. Nama mora biti stalo do toga da nam ljudi na otocima ostanu, da se na otoke doseljavaju, da tamo žive, da nam otoci budu živi, a prema tome moramo onda subvencionirati te linije.

Poticanje za zapošljavanje, evo ova Vlada, ja ne znam zašto, kljaštri neke mjere koje su se pokazale dobrima a radi se o potporama.

Zašto je ta potpora dobra i zašto nju ne treba mijenjati nego eventualno pojačati ali nikako umanjivati? Zato što svaki poslodavac traži barem godinu dana iskustva a čovjek koji je završio školu nema gdje steći to iskustvo. Gdje da ga stekne kada svaki poslodavac traži godinu dana iskustva? I sada je izmišljena jedna potpora za zapošljavanje gdje je država na sebe preuzela da plaća poslodavcu za te mlade ljude da steknu godinu dana iskustva i da zapravo tek onda može izaći na tržište rada ravnopravno sa svim drugima. I zahvaljujući toj potpori je 50 tisuća mladih ljudi ostalo u Hrvatskoj, nije otišlo u Irsku, tu rade, tu su stekli stan i radni odnos i mislim da je to jedan od primjera kako valja kvalitetno trošiti državni novac za državne potpore.

Toga nema, to ne postoji, to je iluzija. Državna, dakle politika se direktno uvijek miješa u potpore već odabirom onoga što želi financirati, što želi poduprijeti i to bez obzira na iznos kuna. Dakle, gledajte 9 milijardi je ukupni iznos kuna a nezavisni, neprofitni mediji bili su financirani sa 2 milijuna i 800 tisuća kuna. U 9 milijardi 2 milijuna i 800 tisuća kuna. Ali ministar Hasanbegović im je to ukinuo, ukinuo im je to. I to i ova Vlada i ova parlamentarna većina ne želi vratiti to neprofitnim medijima. To je odnos, to je politika, to je odnos prema neprofitnim medijima, prema nezavisnom novinarstvu. Jer kada se ukine, jer kaže tobože štedi se, pa nije to je 2 milijuna i 800 tisuća kuna na 9 milijardi. Jer onda se kaže nećemo nezavisne medije, nećemo neprofitne medije, mi smo takva Vlada i mi smo takva parlamentarna većina kojoj nezavisni mediji smetaju. Dakle to je očit primjer kako se može putem potpora djelovati politički i kako je nemoguće izbjeći politiku u dodjeli potpora. S druge strane imamo HRT, milijarda 390 milijuna kuna prihoda, uglavnom od pristojbe koja je državna potpora, naravno da se tretira kao državna potpora jer se jednome dalo da ubire pravo, da ubire pristojbu. Od toga se financira i hrvatska kultura i hrvatski film npr. HAVC. I tu se vidi utjecaj politike. Znači iz te potpore pristojbe se financira hrvatski film koji zadnjih godina postiže izvanredne rezultate u svijetu. Ali onda se umiješa politika, iz političkih razloga smjenjuje direktora, ravnatelja, kaže se da su se dijelili novci 200 tisuća bez suglasnosti osnivača Ministarstva kulture. Molim vas lijepo, to je nalaz državne revizije. Što znači da će filmaši morati pitati ministra kulture koji film da bude financiran. Pa to i aktualna ministrica kulture kaže da je njoj neprihvatljivo što i jest neprihvatljivo jer je neprihvatljivo svakom normalnom čovjeku. E sad, ili državna revizija nema pojma što znači nezavisna kultura ili se namjerno pogrešno iščitavaju nalazi državne revizije da bi se provodila određena kadrovska politika, štetna. Jer kada imamo, kada nešto radi dobro a radi dobro i kada se snimaju dobri filmovi i s kojima se ponosimo i koji dobivaju nagrade na sviju a to se događalo, pa zašto sada to mijenjati, zašto se u to politički petljati i kvariti stvar koja je funkcionirala dobro? Znači, nema politike potpora bez politike, bez one najprizemnije politike, pa ako hoćete i politikanstva. To je iluzija, to je iluzija. Ali ovaj zakonski prijedlog će pomoći, on će unijeti malo više transparentnosti, možda će unijeti malo više kontrole, malo više odgovornosti u davanju tolikog novca, to je veliki iznos, 9 milijardi je veliki iznos. I s te strane taj zakon treba prihvatiti i pozdraviti.

Gospodine Stazić, na početku vaše rasprave ste spomenuli smanjenje broja mljekara u Hrvatskoj da čini mi se 64 tisuće na 4 tisuće i 600 i pozvali ste se da je taj podatak u svojoj raspravi dao kolega Bulj prilikom ekspozea o tome kako je otišlo puno poticaja u mljekarsku industriju a smanjila se proizvodnja mlijeka. Iako je teško povjerovati svima nama ovdje radi se o netočnom podatku, jer mi već a priori vjerujemo u sve šta gospodin Bulj kaže. To nema potrebe provjeravati, ali ovaj put se slučajno potkrala greška i ja moram reći ovdje da je u Hrvatskoj od 2001. godine na žalost kada je bilo 51000 mljekara smanjio se taj broj na 2016. godine na 7000.

Sa druge strane spomenuli ste i čuli ste sigurno i u vašoj raspravi se poticalo oko subvencija vezano za vjetroelektrane. Strategija koja je donesena 2009. godine na temelju koje je trebalo osigurati, a donijela ju je HDZ-ova Vlada je trebalo osigurati 21 milijarda kuna do 2020. i neke godine subvencija za vjetroelektrane. I upravo protekla, odnosno pretprošla Vlada je tu smanjila subvenciju na skoro za trećinu i s te strane neće bit potrebno izdvojiti novca. Primjerice ministre u Vladi RH gospodine Marić gdje su novci od subvencija jer se on bavio subvencijama i financijama jedne tvrtke. I kada zastupnici raspravljaju o tome u Hrvatskom saboru oni mogu pitati one koji su odgovorni, a ne one koje bi oni htjeli da budu odgovorni. Odgovor na repliku, zastupnik Stazić. Zaboravio sam zapravo u raspravi spomenuti te nesretne vjetroelektrane.

Hrvatska u tome pogledu nije jedina i druge zemlje moraju u to ulagati. I ove potpore su išle u smjeru ispunjenja te obaveze. E sad, što je investitor bio stranac, a nije bio hrvatski čovjek, a tome nije kriva ni bivša Vlada niti će biti ova Vlada ako i dalje budu ulagali stranci jer naprosto postoji logika ulaganja. Ulaže onaj tko novac ima i tko misli da mu se u to isplati ulagati. Ali mi kao država moramo davati potpore za čistu energiju jer je to naša obaveza. I tu nema govora o tome da se nekome pogoduje ili se nekome ne pogoduje, nego se radi samo o tome da se ispunjava obaveza koju smo prihvatili.

Nisam htio prekinuti na početku, ali evo molio bih da se saborski zastupnici toga drže. Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. Poštovani predsjedniče, kolega Staziću rekli ste državni novac, potpore, transparentnost, kontrola, pošteno, namjenski bez pogodovanja. Pa kad ste već kod vjetroelektrana ja sam bio malo na Googleu, kaže ovako RTL vijesti „Vjetroelektrane, treći dio, kad država časti hoće li ceh platiti građani?“ Pa onda to kaže „Vjetar donosi milijune pogotovo ako se ukroti na vrijeme u prosincu 2013. Vrijeme je za investitore u vjetroelektrani Jurilo. Od nove godine cijena naknade za otkup takve struje pada s 0,71 na 0,53 kune po kilovatu. Tko do kraja prosinca ne sklopi ugovor s državom itd. Direktor CEMP-a Ivan Šimić potvrđuje svakodnevno lobiranje. Ja ne znam što su oni interno radili. Ja samo znam da sam ja vršio pritisak na šefa kabineta i na pomoćnicu ministra i na samog ministra Ivana Vrdoljaka. Tu se radi o direktoru tvrtke CEMP-a kojega se povezuje sa bratom Zorana Milanovića, transparentno, urgentno, sve je bilo zadovoljeno. Ali pošto još ima vremena reći ću vam i za ministra Hasanbegovića koji je ukinuo one famozne poticaje za one filmove „Masakr u Dvoru na Uni“, pa onda „Posljednji Srbin u Hrvatskoj“ koji pozdravlja sa „spremte se, spremte četnici“

Gospodine predsjedniče, transparentno govorim o temi vjetroelektrane koje ulazi u sve ono što je uslijedilo nakon toga politički progon Hribara.

Vi mene očito niste dobro slušali ili me niste pravilno shvatili. Ja nisam rekao da je ministar Hasanbegović išta netransparentno napravio, upravo suprotno. On je transparentno ukinuo financiranje neprofitnih medija. Netransparentnije na svijetu.

A što se tiče vjetroelektrana i taj članak ne znam odakle ste ga čitali sa kojega portala, ako imate ikakvih saznanja, pa makar i takvih portalskih saznanja da je negdje nešto netransparentno ili nezakonito učinjeno vaša je dužnost podnijeti kaznenu prijavu. Ne uradite li to, ne podnesete li kaznenu prijavu onda ste najobičniji klevetnik i ništa drugo. Molio bih zastupnika Culeja da se suzdrži od komentara i koristi institute replika. Već ih je iskoristio u ovom slučaju. Zastupnik Blaženko Boban javio se za repliku. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Stazić u svom dijelu rasprave ste ga spomenuli pri potporama za zapošljavanje da je zakon osmislio ministar Mrsić, tzv. Mrsićev zakon kojeg je osmislio ministar Mrsić, ovako ste citiram, dakle sutra će da li sutra ili ovih dana ali doći će na dnevni red ta točka pa ćemo o njoj detaljnije raspravljati. Ali da već jednom razbijemo tu famu, sto puta ponoviti nešto pa da bi postala istina, dakle to nije istina niti je Mrsićev zakon niti ga je gospodin Mrsić osmislio. U prilog tome zakon je još polovinom 2010. donesen, temeljem tog zakona 447 osoba je primljeno na taj rad uz potporu države u 2010., a 4 tisuće 768 osoba u 2011. i još negdje oko 2,5 tisuće do donošenja izmjena toga zakona, bolje rečeno novog zakona kojeg je donio Mrsić na temelju toga, a to je bilo 31. svibnja 2012. godine. Dakle, vi sto puta ponavljate Mrsićev zakon kao što i ministar Grčić kaže zahvaljujući našoj vladi je 3,1% BDP, a to je prošlo ima dvije godine i to sto puta ponavljate kako bi i u javnosti postalo svima jasno da je to navodno Mrsićev zakon.

Vi ste potpuno u pravu, zakon jest postojao i godinu dana prije Mrsića i vjerojatno je i zaposleno 426 ljudi po tom zakonu. Ali nakon izmjena tih zakona koje je donio ministar Mrsić 50 tisuća ljudi je u stalnom radnom odnosu. Zastupnik Ivan Pernar javio se za repliku. Često puta se spominje pitanje potpora i navodi se činjenica da su milijarde kuna proračunskih dane u te potpore, kao npr. u mljekarsku industriju, spominje se u par godina pet milijardi, a jasno je da je ta industrija na kolapsu, tj. da kolabira. Ja stoga vas pitam sve ovdje, ne samo kolegu Stazića, ako je očito da sustav potpora ne funkcionira odnosno da te potpore ne mogu riješiti problem koji postoji u poljoprivredi, zašto se ne postavi onda pitanje koje je rješenje. Znači ako nešto pokušavamo i radimo i vidimo da to ne ide, do kada ćemo raditi isto to ako smo svjedoci da sve skupa poljoprivreda propada. U ovom sustavu ma zapravo nema smisla da vam objašnjavam dalje, zapitajte se samo centralno pitanje, ako trenutni sustav očito ne funkcionira, da li ga treba mijenjati broj a, broj b odnosno pitanje broj b ajmo pronaći rješenje. Nemojmo se ovdje prepucavati, vidim cijeli dan je trajala rasprava nisam bio prisutan, ali i nakon donošenja ovog zakona ništa se za seljake odnosno za poljoprivrednike neće riješiti. Drago mi je vidjeti konstruktivnost u raspravi. Zastupnik Željko Jovanović javio se za repliku. Vrlo kratko. Kolega Stazić govorili ste danas o subvencijama potporama u kulturi, obrazovanju. Pa moram reagirati iz jednostavnog razloga što gospodin Bulj uporno ponavlja da dio Hrvatske nema dovoljno sredstava za subvencioniranje školarina. Moramo reći da je u periodu vlade Zorana Milanovića vraćeno subvencioniranje srednjoškolskog prijevoza i to u iznosu od 75% i to ne slučajno 75% jer znamo ako vratimo 100% da onda kreće ne baš etičko ponašanje prijevoznika. I zato je prepušteno svakoj županiji da u dogovoru sa prijevoznicima sufinancira ostatak od 25% Ako tome dodamo subvencioniranje školarina onda je zaista na taj način osigurano da Hrvatska bude ipak društvo jednakijih šansi u kojem svako dijete ima šansu da ostvari najkvalitetnije obrazovanje.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Dan ružičastih majica tradicionalno se obilježava zadnje srijede u mjesecu veljači. Obilježavanje ovog dana započeto je u Kanadi iz potpore dječaku koji je bio izložen vršnjačkom nasilju upravo zbog dolaska u školu u ružičastoj majici. Ispostavilo se kako ta majica simbolizira njegovu potporu teško bolesnoj majci. Vrlo brzo su dječakovi školske kolege solidarizirale i pojavili su se u školi u ružičastim majicama koje su odmah postale simbol ove inicijative, kasnije i međunarodno priznate. Nažalost, činjenica je da je nasilje u mnogim oblicima prisutno svakodnevno u svim okruženjima i upravo zbog toga predlažemo donošenje ove odluke koja ima za cilj podizanje svijesti o velikom problemu djece i mladih vršnjačkom nasilju koje može uzrokovati teške posljedice u kratkoročnoj i dugoročnoj perspektivi razvoja djece.

Želimo da djeca razmišljaju o složnosti odnosa unutar zajednice kao i naglasiti smisao i važnost pregovaranja i ne nasilnih načina rješavanja problema sa ciljem sprječavanja fizičkog nasilja. Važnim smatramo stvoriti sigurno okružje bez osjeća superiornosti i inferiornosti ozračja u kojem će se svako dijete osjećati prihvaćeno i voljeno. U RH problem vršnjačkog nasilja već je poznat, iznimnu mu pozornost posvećuje i pravobraniteljica za djecu. U nekim školama se dan ružičaste majice već obilježavao kroz različite aktivnosti učenika u redovitoj pa i u dodanoj nastavi te kroz UNICEF-ovu mrežu škola bez nasilja i projekata „Nemoj mi se rugati“, škole prijateljice ljudskih prava. Svim ovakvim aktivnostima dati ćemo do značaja na nacionalnoj razini kroz obilježavanje nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja jer smatramo da treba poslati sve oblike preventivnih aktivnosti koje mogu pridonijeti zaštiti svakog djeteta od svih oblika nasilnog ponašanja.

Zanemarivanje problema vršnjačkog nasilja, vjerovanje da nasilno ponašanje među vršnjacima, cijena odrastanja ili učenja djeteta kako rješavati sporove, pa čak i inicijative u stvarnom životu u kojima ih nitko neće maziti dovodi do toga da se vršnjačko nasilje otme kontroli i prerasta u tragediju za što tužan primjer imamo u pokojnom Luki Ritzu. Uvjereni smo da će obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja staviti u fokus ovaj problem s kojim se djeca sve češće susreću te potaknuti i njih same ali i sve one koji brinu o dobrobiti djece da ovaj oblik ponašanja prepoznaju i kvalificiraju ga kao neprihvatljivim.

Žele li izvjestitelji Odbora za zakonodavstvo uzeti riječ? Ako ne otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-a, njihovu raspravu će predstaviti zastupnik Ivan Pernar. Uvažene kolegice i kolege zastupnici. Svjedoci smo toga da se pokušava tobože boriti protiv nasilja. Kažem tobože zato jer naša država vodi politiku koja u biti stimulira nasilje i rad. To je moje osobno mišljenje a navesti ću nekoliko primjera. Time što je podržala recimo agresiju na Libiju, odnosno NATO-vo bombardiranje Libije naša zemlja je zapravo potaknula krvoproliće, trajni građanski rat. zapravo sukob unutar zemlje koji nije, čiji izvor nije u unutrašnjim sukobima nego je zapravo nametnut od strane nekad kolonijalnih, danas imperijalističkih sila. Svojom vojnom prisutnošću u Afganistanu naša zemlja također ne pridonosi miru i stabilnosti. Vi možete opisati kontekst i možete govoriti o tome da imate određen stav prema vanjskoj politici RH, danas je tema „Proglašenje nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja“ Gospodine Petrov, hoću reći da naša država stimulira nasilje svake vrste, evo sada smo čuli i da se šalje vojsku na Rusku granicu da je donesena odluka o tome. Ne sjećam se da smo mi u Saboru o tome glasali. I tobože se priča protiv nasilja s jedne strane a s druge strane podupiru se ratovi, utrka o naoružavanju i slično. U obrazovnom slučaju uopće nema kritičke misli, ne potiče se učenike, znači ne postoji predmet tijekom kojeg bi se raspravljalo o fenomenima u društvu. Znači vi imate situaciju da nastavni program u školama uopće nema temu vršnjačkog nasilja kao jedne cjeline zasebne gdje bi se jednostavno analizirao taj fenomen, gdje bi mu se prišlo sa znanstvene strane, gdje bi se govorilo o posljedicama tog nasilja itd. Ja postavljam pitanje, ako je to stvaran problem, a stvaran je zašto se taj fenomen, odnosno taj problem ne ubaci u nastavno gradivo i zašto učenici o tome ne bi otvoreno razgovarali. M ne vidimo da se ide u korak u tom smjeru. To vam je samo jedno, ja bih to rekao, jedna crtica u dnevniku, jedno slovo na papiru bez ikakvih stvarnih, konkretnih mjera, niti će se išta promijeniti. I postavlja se pitanje koji je smisao toga. A također bih htio ukazati na slučajeve mladih ljudi poput Luke Ritza koji je bio ubijen, znači koji nije umro, koji je bio ubijen i njegove ubojice nikada nisu bile adekvatno kažnjene. Imate situaciju u našoj zemlji da maloljetne ubojice mogu proći sa minimalnim kaznama. Imate situaciju u znači Splitu maloljetnik recimo izboden nožem, ubijen itd., itd. Umjesto da naša država poduzme neku konkretnu mjeru, a kažem konkretna mjera bila bi izmjena Kaznenog zakona gdje se dižu zatvorske kazne za maloljetne ubojice. Naša država kao i uvijek samo deklarativno, samo riječju kao obilježava dan te navodne borbe. Kažem navodne, jer ja u praksi nisam vidio tu borbu. Možda sam ja previdio, možda ste i vi kolete previdjeli koji to niste vidjeli, ali ja nisam vidio niti jednu konkretnu mjeru kojom se Vlada bori protiv vršnjačkog nasilja. Vidimo da se recimo u školama predstavlja da je problem, znači Ivan Pernar. Ministarstvo je čak znanosti slalo i edikte ne znam kako bih to nazvao na teme ili dopise protiv mene po školama. A recimo taj problem među vršnjačkog nasilja uopće nije spomenut, uopće ministarstvo nema nikakav ne znam interventni plan niti uopće ukazuje na taj problem. I vidio sam da ni mediji uopće o tome ne govore. Kada bi barem ovaj problem dobio neću reći veću, dovoljno je jednaku pozornost koliku sam dobio ja gdje su me danima ako ne i tjednima blatili skoro svi mediji. Zapitajte se dame i gospodo ne samo kako se suočiti sa tim fenomenom, nego koji su njegovi uzroci i da li je moguće da se naše društvo oslobodi takvog tipa nasilja, da se oslobodi tog društvenog pritiska ako mi kao društvo ne mijenjamo sustav vrijednosti. Ako se umjesto za mir i nenasilje nastavimo zalagati za ratove, ratove radi materijalnih interesa, a ne radi općeg dobra. Na žalost našim društvom zavladao je materijalizam najokrutnijeg tipa i zavladala je dominacija jačeg nad slabijim, a ne na žalost pravo i pravda. U našem društvu nisu samo vršnjaci, odnosno djeca izložena nasilju. Pogledajte i znači odrasle ljude koji su žrtve što pravosuđa, što države, znači kao takve i njenih nehumanih zakona. Kako vrijeme prolazi problemi ostaju, ništa se u praksi ne mijenja. Sjednice Sabora svakog dana idu dalje, mijenjaju se točke dnevnog reda, donose se novi zakoni, novi pravilnici. Ali što se u praksi promijenilo u životima naših građana? Da li naši građani u ovih 25 godina mogu reći da smo mi kao društvo napredovali. A ako nismo napredovali kao društvo tko je za to odgovoran? Jesmo li to mi koji se nismo bavili stvarnim društvenim problemima ili netko drugi. Najgora vrsta nasilja je ono ekonomsko nasilje.

Danas je tema Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, a ukoliko želite govoriti o ekonomskim podjelama u svakom trenutku imate pravo zatražiti stanku. Najbolje bi to bilo pred početak samoga zasjedanja i o tome progovoriti. Ali hoću ukazat na to da su vršnjačkom nasilju često izložena siromašna djeca i da se zapravo sustavno siromašni ljudi, odnosno djeca na neki način tlače i ugnjetavaju. To sam htio reći. I da na žalost uzrok njihovog siromaštva, odnosno barem dijela tog nasilja, barem ono koje je vezano uz siromaštvo. Imajte na umu da je socijalna patologija i njene razne izvedenice kao što je vršnjačko nasilje dijelom motivirano i siromaštvom. Često puta ćete vidjet da netko tko nešto nema će koristit nasilje protiv onoga tko ima. Ima i takvog nasilja. A mi kao Sabor smo najodgovorniji za to jer smo stvorili u našem društvu podjelu na one koji imaju ione koji nemaju. Znači, ta podjela nije nastala sama od sebe i na djeci koja su što žrtve, što oni koji čine vršnjačko nasilje na njima se reflektira. Ni jedan problem u društvu ne može se riješiti bez sveobuhvatnog pogleda na njegove uzroke, jer sve dok se uzroci ne otklone ne mogu se riješit posljedice. Znači mi se fenomenu tog nasilja obraćamo samo kao jednoj izoliranoj pojavi. Znači, mi sad imamo, evo ovo je recimo vršnjačko nasilje i sad kako ćemo mi to riješiti, a uopće se ne pita kako je do njega došlo, koji su njegovi uzroci. U suštini i nakon što se izglasa taj dan mi ćemo ga rado podržati, nemamo ništa protiv njega. Ali hoćemo samo ukazati na to da u praksi se za djecu koje su žrtve nasilja ništa neće promijeniti, jer se uzroci neće dirati. I ponavljam još jednom, apeliramo na Sabor da se maloljetne izvršioce najtežih kaznenih djela počne adekvatno kažnjavati, jer ako zakonodavac to ne čini, on zapravo stimulira nasilje i šalje društvenu poruku da je nasilje nešto što se može i smije činiti, što se može vršiti nad drugima da se za to bude adekvatno kažnjen. Hvala vam puno. Prije nego krenemo na replike, evo jednu stvar bih volio reći zastupniku Pernaru. Sakcinski i njegov govor na hrvatskom naizgled u Saboru je bio simboličan, ali je mnogo toga promijenio. Mail Ane Rukavine naizgled nije trebao mnogo značiti. Mislim da smo danas svi svjesni što je napravio taj jedan mail. I isto tako danas ako proglasimo odnosno kada budemo glasovali za Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, možda nam se danas ne čini mnogo, ali možda i napravi mnogo. Zastupnik Željko Jovanović zatražio je repliku. Pa evo gotovo na tragu ovoga što ste vi rekli kolega Pernar ja se slažem s vama da samo proglašenje dana borbe protiv nasilnika međuvršnjačko nasilje neće ništa promijeniti i da je puno bitnije da to onda u praksi zaista i zaživi, ja se nadam da hoće. Ali javio sam se jer ste u jednom dijelu potpuno krivo govorili, a to je da se u školama ništa ne čini na prevenciji međuvršnjačkog nasilja.

Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Pernar. S vama se potpuno slažem da društvo i država uvijek mora učiniti više kako bi sprečavala svaki oblik nasilja u ovom slučaju vršnjačkog nasilja. Ovo je vrlo ozbiljna tema. Ono što se s vama ne slažem da represija može to napraviti puno, posebno u svjetlu toga što se vi zalažete da kazne budu strože. Mi smo ovdje nedavno govorili o nasilju nad ženama i onda je kolega Vučetić upotrijebio jednu slikovitu usporedbu pa rekao neće to valja biti i taj zakon kao uostalom i ovaj prijedlog odluke o proglašenju Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja samo smokvin list. I sada je predsjedavajući Sabora rekao s tim se slažem i simbolična gesta nekad može puno učiniti. Ali ono što sam vam htio reći i to isključivo zbog 60 tisuća učitelja i profesora u osnovnim i srednjim školama, istina je, opet ću to naglasiti, 2003. godine su učitelji i profesori ostali bez svog ministra, 2003. godine se ukida Ministarstvo prosvjete, uvodi se Ministarstvo znanosti i obrazovanja i danas imamo ministra znanosti, nemamo ministra prosvjete, učitelji ga nemaju. A ono što je još veći problem, učitelji u mnogim školama nema dovoljno stručnih suradnika, nema psihologa, nema pedagoga i to je ključan problem. Međutim vjerujte, 60 tisuća učitelja i profesora svakim danom se susreću s problemima, svaki dan ih rješavaju. U školama postoje u velikom broju škola, ako ne u svima, jasni protokoli u slučaju vršnjačkog nasilja, postoje jasni protokoli. I ljudi se s tim bore i na tom polju se vjerujte puno svog radnog vremena angažiraju. Dakle nije istina da ovo društvo ništa ne čini. Čini li dovoljno to je drugo pitanje.

Zastupnik Pernar, ne znam jeste li dva puta htjeli replicirati ili jednom. Htio bi reći da, vi kažete ne slažem se sa većim kaznama, međutim ja tražim sveobuhvatan pristup, jedan je dio bavljenje uzrocima, znači da se dio nasilja koje je izbježno da do njega ne dođe. Međutim u svakom društvu postoje patološke strukture ličnosti, nasilni ljudi koji će vršiti nasilje nad drugima neovisno o društvu. Znači čovjek će jednostavno izbost nekog nožem, ubiti ga itd. Pa ne može netko da vama vašem djetetu netko oduzme život i da za to ne znam provede tri godine u nekom odgojno-obrazovnom centru i on je sutradan slobodan. On je vama uništio život, oduzeo je pravo na život drugoj osobi, a nikada nije adekvatno kažnjen. Kada bi bilo adekvatno kažnjavano takva vrsta nasilja, tada bi nasilne strukture ličnosti dva puta razmislile o zločinu kojeg čine ne zbog žrtve, ne zato jer bi im bilo žao žrtve jer je očito da je to takva struktura ličnosti da je bezobzirna, da nema suosjećanja empatije itd. već radi sebe. I ako dopustite kolega Žagar ja bi samo nadopunio zastupnika Pernara da ne postoje samo patološki strukture ličnosti sklone nasilju ili fizičkom nasilju. Postoje patološke strukture koje na drukčiji način vrše nasilje, ali svejedno je to nasilje. Zastupnik Miro Bulj javio se za repliku. Kolega Pernar istraživanja kažu da je nasilje ogromno kod školske djece i to treba zaustaviti. Naravno da društvo može puno više napraviti, naravno da to ne mogu napraviti kao saborski zastupnik da odem sada u školu i zatvorenim se s učenicima. Ja to sebi ne bi nikada dozvolio ali time potičem u biti kao punoljetna osoba na neracionalni potez maloljetnike. A također se treba ovdje osvrnuti na ključni trenutak, to je da je ovaj dan samo obilježavanje nenasilja nad vršnjacima u ovom slučaju. To je vrlo bitno. A mi kao saborski zastupnici trebamo raditi, u biti u proceduru davati zakone, izmjene i amandmane. Onaj koji je bio u ratu zna šta je rat, rat je nešto najgore što se može dogoditi, gdje se vidi kako je čovjek, s bilo koje strane, kako je mrtav, kako je poginuo, kako je ranjen. Znači o tome govoriti je razlika od ovoga sada. Ne mijemo vršiti mi punoljetni teror ulascima u školu. Ja nikada ne bih dozvolio da bilo koji saborski zastupnik i političar uđe u školu, u klupe gdje je moje dijete niti bi ja to ikad, bi mi palo na pamet. Jer to je pritisak emocionalni na djecu, koji će za dvije godine biti birači ili za godinu. To je stvaranje karizme na loš način. Ja to nikada ne bi napravio, kao saborski zastupnik, niti bi drugome saborskom zastupniku ili bilo kojem autoritetu dozvolio da to radi nad mojom djecom.

Hvala gospodine Bulj. Vi možda ne biste htjeli doći među učenike u školu, sjesti sa njima u klupe i sa njima na taj način razgovarati ili komunicirati ali vjerujte mi da djeca, odnosno učenici u školama bi htjeli da zastupnici iz Sabora obilaze škole, razgovaraju sa njima, pitaju ih koji su njihovi problemi, sa kojim stvarima se susreću, da imaju kome reći što žele u školstvu promijeniti itd. Međutim, time što je stvorena neka umjetna, da tako kažem umjetna barijera između učenika koji su objekt u politici koju mi provodimo. Znači mi samo vodimo politiku od strane političara spram učenika a učenici ne mogu ništa nama reći. Vi mislite ako niste ušli u učionicu da vi niste utjecali na njih. Kako ne gospodine Bulj? Svaki zakon koji mi donesemo utjecat će i na njihovo obrazovanje i na njihov budući život. Kada sam bio u Slavonskom brodu tada sam učenicima rekao, moja je želja da svaki zastupnik obilazi škole i razgovara sa njima i da jednog dana kada Živi zid bude formirao Vladu rekao sam im da će se dozvoliti da djeca imaju priliku pozvati recimo na sate politike i gospodarstva kojeg zastupnika ako im se želi odazvati.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa nisam siguran da li je kolega Pernar sretno krenuo kada je govorio o utjecaju stvarnih ratova na bulizam ili na vršnjačko nasilje. Mislim da je sudjelovanje Hrvatske u ratu u Afganistanu ili podržavanje intervencije u nekim drugim zemljama samo po sebi možda i nema toliki utjecaj. Ali u osnovi kada je gospodin Pernar govorio o tome kako kontekst gospodine predsjedniče, pa čak i u onom trenutku kada ste ga upozorili da ide izvan teme, kada je govorio o ekonomskim prilikama koji utječu na frustraciju ljudi, pa ta frustracija ljudi utječe na nasilje u obitelji, pa na pauperizaciju, pa siromaštvo opet utječe na obitelj, pa mobing na poslu, mobing od tajkuna koji ti plaća 2000 kuna moraš raditi subotom i nedjeljom, pa se vraćaš doma pa imaš loše odnose sa roditeljima. Vi kao psihijatar, gospodine Petrov, znate vrlo dobro da to utječe na djecu i da to utječe na njihovo nasilje. I nema samo onaj dio o kojem je govorio gospodin Pernar, kojeg naravno ima, nema samo onaj dio gdje onaj koji ima vrši nasilje na onog koji nema. I onaj koji nema postaje i agresivan i postaje i agresivan prema onima koji imaju. Pa svakakvi oblici bulizma ili vršnjačkog nasilja se mogu javiti u školama.

Odgovor na repliku. Gospodine Radin, iskreno vam hvala od srca što ste opazili ono što predsjedavajući nažalost nije bio u stanju vidjeti usprkos svojem stručnom obrazovanju. Uvidjeli ste da ekonomske nejednakosti u društvu koje razvaljuju obitelj u konačnici razvaljuju i svakog člana te obitelji, odnosno dijete i na kraju imamo, znači gdje se jednostavno frustracija i nasilje jednostavno prenosi sa osobe na osobu. Znači da. A što se tiče ratova, pa gledajte, kako biste vi, evo recimo navesti ću primjer američke vojske, kako biste vi regrutirali stotine tisuća mladih ljudi da uzmu oružje u ruke i idu voditi neke ratove po diljem svijeta koji nisu u njihovom interesu a ako ne da ste im prethodno servirali nasilje putem televizije, nasilje putem video igara, znači koje se svode na ubijanje, itd., itd. U društvu koje je nenasilno, znači koje je za mir pa kako biste dobili pristanak društva za odlazak u ratove imperijalističke itd. odnosno što hoću reći da društvo namjerno u jednom segmentu potiče nasilje zato jer to odgovara tom društveno-političkom uređenju koje je zapravo stvoreno na krvi, upotrebi sile i nasilju. Na kraju krajeva ako se ne varam od ne znam koliko već Amerika postoji možda ima samo desetak godina da nije bila ta zemlja u ratu. Zahvaljujem. Prije nego nastavim dalje sa replikama, ja ću samo budući da ste se osvrnuli na moje riječi a zastupnik Pernar je pokušao rastumačiti moje riječi, onda bih zamolio pogotovo zastupnika Pernara iz razloga što je on prvi izašao sa svojim obrazlaganjem teme da pročita nešto o vršnjačkom nasilju, da prouči sve rizične faktore za vršnjačko nasilje i onda će vjerojatno otkriti da je jedan od parametara ili jedan od rizičnih faktora također i socijalna situacija u obitelji. Niz drugih faktora po znanstvenim istraživanjima, ako se gleda … [[Govornik se ne razumije.]] ima značajniji utjecaj na nasilje koje se pojavljuje među vršnjačkom populacijom. Zastupnik Davor Vlaović javio se za repliku. Hvala predsjedniče. Kolega Pernar, ja mislim da su svi razumjeli da ste vi u biti htjeli reći ja jesam za uvođenje treće srijede u veljači da bude simbolično Dan protiv nasilja među vršnjacima. A vaše obrazloženje zašto ste za to mislim da je evo i malo prije pojašnjeno da sve kreće iz obitelji i da ako obitelj nema stabilne prihode i ako nije sređena, da onda dolazi do različitih devijantnih ponašanja. A isto tako mislim da ste propustili naglasiti da osim ulice i ovih drugih rizičnih skupina koje utječu na ponašanje vršnjaka je bitan i medij, odnosno televizija i da mi imamo prečesto i previše u različitim filmovima, pa čak i od crtića nasilja u istima. I mislim da nije dovoljno samo staviti oznaku, ne preporuča se gledati mlađima od 12, 14 ili 16 godina, nego da treba upravo što ste vi rekli kroz kvalitetno obrazovanje omogućiti djeci da dođu do pravih spoznaja, da kroz razgovor i sa roditeljima i sa profesorima i nastavnicima, ali i sa nama saborskim zastupnicima, tu se sa vama slažem. Jedino što mislim da je korektno da se traži suglasnost ravnatelja škole, razrednika različitog odjeljenja da se dođe na sat. I rado, ako budem na taj način pozvan ću i ja razgovarat sa i razgovaram sa učenicima, posebno sa srednjoškolcima. I mislim da na taj način i mi pridonosimo da ne dođe do nejednakosti među mladima. A htio bih vam postaviti pitanje, jer evo jedno od rješenja što pojedini ravnatelji i škole pokreću da ne bude nejednakosti među djecom, da nemaju svi jednake financijske mogućnosti kupiti majice ove ili one marke, da nose iste uniforme u školama i razredima.

Ma radi se o tome da stranka koja je upropastila, odnosno zavila u crno tisuće radničkih obitelji, koja je dovela do nestanka tolikih tvornica u toj famoznoj privatizaciji je zapravo dijelom odgovorna za tu svu kako bih rekao eksploziju nasilja. Ali htio bih se samo na jedan detalj. Inače sam osobno protiv uniformi i svih istih za sve itd. zato jer podržavam različitosti. Mislim da bi svako dijete trebalo imati pravo da odjene ono što želi, što mu je na srcu. Nedavno je bio napad na navijače „Partizana“ u Zagrebu. Napadači su bili maloljetnici. Kamenovali su te mlade ljude u suštini zato jer su Srbi. To je suština cijele priče. I sad što se događa? Zapitajte se da li vi u saborskim raspravama mislim na kolege prvenstveno iz HDZ-a kada i nekad i Miro Bulj zna na tu temu govoriti, kada stalno demonizirate Srbe i stalno spominjete četnike i stalno stvarate tenzije da postoji nekakav strah od Srba i da će nas, da nas Srbi ugrožavaju i da smo ugroženi od Srba. Da li vi na taj način zapravo na neki način stimulirate takvu vrstu nasilja? Volio bih da se zauzme miroljubiva retorika. Kolega Pernar je povrijedio članak 338. stavak 5. omalovažava i vrijeđa druge zastupnike. Kolega Pernar je kazao da ja često vrijeđam Srbe. Kolega Pernar, ja sam skupa, živim u selu gdje žive Srbi, nacionalna manjina srpske nacionalnosti s kojima živim i s kojima se odgojio. Mnogi od njih su puno bolji građani nego brojni Hrvati po nacionalnosti. Nisu oni birali ni naciju kao ni ja. Iznimno ih poštivam i živimo skupa i tolerantni smo ne od sada, nego prije i u Domovinskom ratu [[Upadica predsjednik: Hvala.]] su dali veliki obol.

Zastupnik Hrvoje Zekanović također se javio za povredu Poslovnika. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Pernar je povrijedio članak 238. skoro sve stavke, ali ajmo reći ne samo on nego i svi ostali koji su replicirali nisu se držali teme, tako da je ovdje bilo jako mnogo povreda Poslovnika. Uvaženi predsjedniče, isti članak stavak 1. dakle nije govorio o temi. Hvala. Što se tiče držanja teme, već nekoliko puta uz izricanje opomene tijekom izlaganja zastupnika Pernara upozorio sam da se ne drži teme, s tim da su saborski zastupnici nastavili replicirati zastupniku Pernaru na ono što nije bilo u temi, a on je odgovarao na replike. Tako da drugi put, ja ne mogu opomenuti za ono za što sam ga opomenuo prvi put jer su ga na to stimulirali saborski zastupnici. A što se tiče uvrede saborskih zastupnika, zastupniče Pernar zaista bih zamolio da se suzdržite ovakvih komentara koji stvarno evo vrijeđaju saborske zastupnike. Ako želite to preoblikovati na neki drugi način izreći mišljenje, mislim da postoji za to način da se može pronaći. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Pernar, ajmo se mi vratiti na temu, može tako. Idemo mi na meritum stvari. Ja bih se referirala na onaj dio vaše rasprave u kome ste govorili o Kaznenom zakonu kao jednoj od mjera sprečavanja vršnjačkog nasilja i u onom dijelu u kojem ste govorili o problemu vršnjačkog nasilja kao teme školskog kurikuluma.

Ja bih vam samo skrenula pozornost na činjenicu da ste se dirnuli teme koja se tiče represije kao mjere suzbijanja nasilja i da morate znati da represija rezultira represijom i da morate znati da nasilje samo po sebi rađa nasilje. Dakle represivne mjere samo dalje čine ovu priču još dubljom i nekako mi se čini da biste morali se malo više informirati o svim pojavnim oblicima, ne samo vršnjačkog nasilja nego i elementima koji utječu pa i posljedicama koje se događaju i nekako mi se čini da tu biste još imali puno toga za naučiti, pa vam predlažem da malo iščitate literaturu i da vidite da je to jedna vrlo kompleksna problematika i da na represiju se ne može ići represijom. Nije istina da škole ništa ne čine i takvim izjavama nekako imam dojam da vrijeđate sve vrijedne i marljive učitelje, nastavnike, profesore koji itekako rade na različitim kroz kurikularnim temama [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] dakle na ovim temama itekako znaju kompetentno i stručno odgajati našu djecu.

Znači ovdje govorim o ljudima kojima su patološke strukture ličnosti, jednostavno dio ljudi će ne znam, nekoj je serijski ubojica, sada ne možete vi serijskom ubojici pristupiti na način ja ću tebe blago kazniti jer represija rađa represiju. Znači vi morate prema ekstremno nasilnim ljudima znači kada neko uzme nož i izbode vaše dijete, vi njega morate kazniti velikom odnosno značajnom zatvorskom kaznom, inače će se stvoriti osjećaj da nema pravde da se zločin ne kažnjava. A vi smatrate da ne, da ne treba o.k. svako ima pravo na svoje mišljenje. A opet se vraćam na pitanje, zapitajte se zašto su navijači tj. zbog čega su maloljetnici, a suzbijanje je maloljetničkog nasilja, zašto su napali djecu odnosno te navijače Partizana, zapitajte se to. Odgovor je zato jer su Srbi. E a zapitajte se zašto takav animozitet i pitajte se da li se u ovom Saboru ponekad od strane određenog dijela Sabora, širi animozitet spram Srba. Što se tiče vašeg izlaganja ja bih zaista sada morao upozoriti iako miješam dijelom funkciju, ali miješam je zbog svojeg iskustva, molim vas provjerite trenutak u kojem se može dijagnosticirati poremećaj ličnosti u trenutku kada govorite o patološkoj strukturi ličnosti, vi trebate znati što govorite. Evo to bi zamolio. Izvolite. Oprostite mi predsjedniče, moram vas upozoriti. Članak 33. on govori o ovlastima predsjednika Sabora i o njegovu radu. Ja prije svega cijenim vaše mišljenje zbog struke kojoj pripadate i volio bih da se uključite u ovu raspravu. Jako bi me zanimalo da čujem vaš stav. Ali ljubazno vas molim, nemojte zloupotrebljavati mjesto predsjedavajućeg na sjednici i komentirati tuđa izlaganja vodeći sjednicu. Zamolite nekoga od potpredsjednika da vas zamjeni i mene osobno, iskreno bi me zanimao vaš stav o ovome.

Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. Poštovani predsjedniče. Patološka ličnost, kažnjavane i sve ono što je kolega Pernar naveo, a eto imamo i svakakvih primjera. Ali u čemu se vršnjačko nasilje u čemu se očituje? To se očituje na razne načine. Neko vrši nasilje zato kako kažemo dolazi iz kućnog odgoja, neko vrši nasilje zato proizvedeno nasilje iz vanjskih utjecaja, gledanje na televiziji nasilničkih filmova, gledanje ponašanja okoline, gledanje ponašanja vršnjaka, gledanje ponašanja nekih svojih budućih uzora. Pa tako neki zastupnici se ne libe otići i u srednje škole, a isto tako i u osnovne škole i tamo tražiti svoje neke buduće istomišljenike, u nekoj svojoj kako i patološkoj ili u nekoj ininoj drugoj nakani. O čemu se radi? Ako vi dolazite u jednu organiziranu školu koja ima dakle svoje kodekse određenoga ponašanja, određenoga postupanja koje je prilagođeno tom djetetu i toj dobi u toj školi i sada netko dolazi izvana a to je vanjski utjecaj na onu organiziranu sredinu ciljano prema dobnoj skupini u osnovnoj školi i netko dolazi sa vanjskim utjecajem svojim za koje on smatra da je primjereno u tu istu školu i nameće neke svoje vrijednosti, neke svoje poglede i oblikuje te mlade mozgove koje još, koje upijaju kao spužva sve ono što čuju u svojoj školi i oni računaju da je ono sve, barem većina ili svi, ono što čuju u svojoj školi da je dobro, da li u školi, da li u crkvi ili bilo gdje. Znači tamo ih netko odgaja prema nekom programu i sada svaki vanjski utjecaj kao i onaj koji sam spomenuo [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] Gotovo. Hvala predsjedavajući. Vidite, vi gospodine Culej govorite sad protiv nasilja, međutim, vi ste svojedobno rekli za kolegu Veljka Kajtazija da on laže kao srpski cigan. To je, gospodine Culej, to su vaš riječi, to je vaša retorika. Ja sam doživio upravo od vas i od niti jednog drugog zastupnika u Hrvatskom saboru da me tijekom davanja izjave za medije da mi je prišao, odgurnuo me i izvrijeđao, opsovao. Znači, molim vas da … … [[Upadica se ne čuje.]] [[Upadica predsjednik: Zastupnik Culej, molio bih da se suzdržite.]] Ha ja sam vas čuo da ste psovali i na snimci se čuje gospodine Culej, možete reći da niste ali to ne mijenja činjenično stanje. I jednostavno mi je ironično da vi prozivate druge za nasilje.

I u njihovo ime zastupnik Hrvoje Zekanović. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora i poštovane kolege. Evo kao što ste čuli danas nam je tema Prijedlog odluke proglašenja Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja. Inače ovaj dan se u svijetu obilježava kao Dan ružičastih majica ili engleski Pink shirt day, to je ono zapravo onaj meritum, to je ono o čemu mi danas raspravljamo, odnosno o čemu bi trebali raspravljati. Nažalost i koliko je nasilje prisutno u našem društvu, evo ga, činjenica je da moramo i ovakav dan obilježavati. Pa imamo zapravo i brojne zakone kao Zakon o sprječavanju nasilja u obitelji koji nam govori da je nasilje sve prisutno nažalost moram reći. Meni je jako drago da se na ovu temu mogu obratiti vama i čitavoj hrvatskoj javnosti a nasilje među vršnjacima odnosno među djecom je jedan od najvećih, ma neću reći najveći, možda i je najvećih problema hrvatskog društva danas. Ali evo ga, prije nego što krenemo govoriti o ovome možda uopće definicija što je to vršnjačko nasilje, kako ga definiramo, ima cijeli niz definicija, ja bih sa onom najčešćom, koja se najčešće spominje koja kaže: „Vršnjačko nasilje je kada jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može obraniti.“, znači jači nad slabijim, više djece nad jednim djetetom ili nad manje djece. Svi smo mi odrastali i svi smo mi bili djeca i siguran sam da smo se svi susreli u nekim razdobljima svog života sa vršnjačkim nasiljem. Pa onako danas znamo reći onako kao odrasli ljudi, pa dobro, ajde, to je moj sin ili to je moj nećak ili prijatelj pa što ga ne slomi, očvrsnuti će ga. A što je sa onom djecom koja se slome? Ima djece koja jednostavno se ne mogu braniti, koja jednostavno nisu dovoljno jaka. I upravo i ovaj dan je zapravo dan te djece koja se ne mogu sama braniti. Kada govorimo o nasilju, ima raznih vrsta ovog nasilja, mi uvijek kada ga spomenemo mislimo na tjelesne ozljede ali zapravo je puno, puno kompleksnije. To može biti i prijetnja, tjelesna ozljeda, odbacivanje, ruganje, zadirkivanje, ogovaranje, uzimanje raznih stvari, komentari o djetetovoj rodbini na što su djeca jako, jako osjetljiva. I ako uz sve ovo uzmemo još i nove tehnologije, nove tehnologije, pogotovo društvene mreže, vidjeti ćemo da je ova tema jako, jako kompleksna i da je vrijedno o njoj razgovarati. Meni je žao što kolege koji su se uključili u raspravu nisu apsolutno znali koja je tema danas a ovdje su potrošili vrijeme koje smo mogli potrošiti o meritumu, znači o ovoj temi. Kada govorimo, malo brojaka, čisto malo da ljudi čuju o čemu se radi. Jedna analiza kaže da je svako 4.-to dijete u Hrvatskoj žrtva vršnjačkog nasilja. Čak 27% djece svakog ili gotovo svakog dana doživljava neku vrstu nasilja. To je stravično velik podatak. Meni je još gori podatak ovaj da je 16% djece se ponaša nasilnički, tu zapravo i je uzrok problema. Znači gdje mi imamo 16% djece koja ima nasilničko ponašanje. Kolega Bulj je pročitao, ja ću ponoviti, ne znam jeste li čuli isto jedan podatak koji kaže, znači u Hrvatskoj na 23 je tisuće učenika 33% djece tijekom određenog razdoblja bilo je izloženo fizičkom, emocionalnom ili verbalnom nasilju a 11% čestom i opetovanom nasilju. Ovo su stravični podaci. A kada govorimo o ovome nemojmo zaboraviti, bio je danas i spomenut, vrijedno ga je spomenuti još koji put Luka Ritz koji je upravo vršnjačko nasilje platio svojim mladim životom. Nasilje može biti izravno nasilje koje uključuje nasilništvo, ruganje, ponižavanje, vrijeđanje, direktno kritiziranje, naređivanje, zahtijevanje podređenosti, naguravanje, čupanje, udaranje što li već. Neizravno je mnogo teže uočljivo. To je na primjer isključivanje djeteta iz okoline. Ovo je nasilje češće kod djevojčica nego kod dječaka, ono se događa svugdje, događa se u školama, događa se na ulici, događa se u razredu na školskom hodniku, gdje god se maknete. Odbacivanje odnosno izolacija djeteta s obzirom da su ljudi socijalna bića, socijalizirana i koja moraju živjeti u zajednici je jedan od oblika nasilja na koje svaki mladi čovjek, svako dijete itekako osjetljivo. I to je eto nešto na što bih ja kroz ovu raspravu evo želio da se malo senzibilizira hrvatska javnost. Kako riješiti problem? Problem zapravo možemo riješiti eto škola i roditelji možda. Ne možda, nego i zapravo to su jedina rješenja, kroz odgoj. Škola je odgojno obrazovna institucija. Uvijek naglašavamo ovu obrazovnu komponentu, odgojnu zanemarujemo. Škola zajedno sa roditeljima su znači taj mehanizam koji možemo se boriti protiv ovoga. Ali evo ga, ipak da malo čujete cijeli kontekst ove priče.

Radilo se o dječaku Jedrien Kota koji je bio meta bulinga. Od tog dana, tj. tog dana su njegovi kolege i prijatelji kupili svi ružičaste majice, došli u školu i zapravo obilježili taj, znači pomogli njemu da se obrane od vršnjačkog nasilja. I nekoliko godina nakon toga su čak Ujedinjeni narodi proglasili anti buling day, odnosno dan borbe protiv bulinga s tim da on nije svugdje ovaj dan koji ćemo mi obilježavati u Hrvatskoj, ali nije bitno. Evo imamo jedan da da se spomenemo i Jedriana Kote i svih ostalih žrtava vršnjačkog nasilja. S tim da ću spomenuti i još jedan podatak, a to je, u Americi je vršnjačko nasilje i češće nego kod nas. U Americi na jednom velikom uzorku je provođeno istraživanje pa kaže da je čak 70 djece podvrgnuto vršnjačkom nasilju. A pošto mi pratimo nekako Ameriku, na žalost u ovim lošim stvarima, odnosno zapad općenito moramo itekako biti oprezni da ih ne pratimo i ovim brojkama. Preventiva odnosno odgoj naše djece kroz školu, kroz obitelji odnosno odgoj svakoga djeteta za opće ljudske vrijednosti poput dostojanstva svakoj ljudskoj osobi. To je onaj ključ, to je ono rješenje za ovaj problem.

Zastupnik Tomislav Lipošćak javio se za repliku. Evo poštovani predsjedniče, kolega Zekanović. Znači u jednom trenutku ste spomenuli da osim klasičnog među vršnjačkog nasilja sve češće i učestalije nasilje je ono nasilje preko interneta, znači preko društvenih mreža, Facebooka i slično. Na žalost dostupnošću računala danas, a osobito mobitela, pametnih mobitela mogućnost zlouporabe istih tih sredstava je proporcionalno sve veća i veća. Osobito je negativna mogućnost anonimnog sudjelovanja u virtualnom svijetu i pod lažnim imenima. Jedna anketa koja je provedena, znači na uzorku djece od 12 do 14 godina pokazala je da je gotovo 1/5 djece doživjela jedan oblik od nasilja upravo na društvenim mrežama odnosno na internetu. No međutim, isto tako 11% istih tih ispitanika istog tog uzorka reklo je da je samo bilo kao nasilnik se pojavilo na tim društvenim mrežama. U Hrvatskoj na uzorku od 7000 djece, znači osnovnoškolaca prvenstveno 52% djece doživjelo je uznemiravanje na jedan ili drugi način najčešće ogovaranje na internetu. Ono što je još poraznija činjenica da je 3% više te djece, tih istih ispitanika, odnosno 55% priznalo da je i samo na internetu ogovaralo druge i znači činilo određeni dio nasilja. Na kraju samo bih ponovio da nemojmo se zavaravati i misliti da su nam djeca sigurnija i manje izložena nasilju ako su nam iza kućnih vrata, ako se nalaze u svojim sobama uz svoje pametne mobitele, uz svoje laptope nego što su na školskom igralištu ili u dvorištu ili na ulici.

Čini mi se da danas imamo situaciju da majka i otac zatvore dijete u spavaću sobu, odnosno u radnu sobu i misle da su mirni, a dijete može biti izloženo upravo ovim oblicima nasilja koji su danas sve češći i češći. A mi danas nemamo mehanizme da se protiv njih borimo osim odgojem samim. Znači, upravo taj odgoj, a ja ću ovdje evo reći jednu stvar, izostavio sam prije kazati nasilje osuđuju svi, osuđuju sve skupine društva, osuđuju ateisti, osuđuju Kršćani, osuđuju Muslimani, osuđuju svi narodi. Znači bez obzira, znači sve religije i upravo trebamo iskoristiti taj konsenzus koji imamo i dozvoliti različitim skupinama da svaka na svoj način kroz različite programe da se bore protiv nasilja, odnosno da odgajaju djecu za mir.

Zastupnik Ivica Mišić javio se za repliku. Hvala predsjedniče Sabora. Kolega Zekanoviću govorimo o nasilju, pa onda možemo reći ovako. Šta je uzrok nasilja? Mi smo imali ratove i nerad i krize i sve druge stvari koje su danas u Hrvatskoj pa vidimo, sada kolege Pernara nema, nasilje između Torcide i BBB Dinama, Hajduka, naše utakmice koje igramo vani, nasilje na reprezentaciju i svakodnevno u životu vidimo mladi ljude prave nasilje, a ovo je uzrok otprilike zašto evo napadaju nas Srbi, djeca srpska. Pita se evo što je najbitnija stvar. Je, osuđujemo to svakako ali nasilje proizvodili televizija. Poruka neki dan iz Beograda, da smo mi Ustaše, da je Stepinac zločinac pobuđuje u određenom dijelu omladine revolt, to prenose televizije. Neki dan gledamo na televiziji u Splitu dnevno tisuću igala dijele našoj omladini, niko ne vodi o tome računa. Koliko u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru i svim našim mjestima droge o tome se ne priča. Treba se pričati o uzroku i trebamo odgajati svakako djecu da ne bude nasilja, da ne bude nasilja nad srpskim nad muslimanskim bilo kojem narodu, niko to ne želi u Hrvatskoj.

Ljudi su nasilni oduvijek.

Ja bih rekao da mi moramo imati nultu toleranciju na nasilje i možda čak i više obratiti pažnju žrtvi nasilja, ali paralelno s tim gledati koji su uzroci. Ali možda je rješenje stvarno u odgoju. A uzroka evo rekao sam ima ih jako mnogo i mislim da su se ipak neke stvari promijenile na bolje, da mi kao društvo rastemo. I siguran sam da je društvo bilo nasilnije nekoć. Danas imamo neke nove izazove, evo kolega je govorio maloprije, ali mislim da i mi ipak idemo u jednom dobrom smjeru, ali ova bitka je tek započela odnosno mi se moramo boriti protiv nasilja ja sam siguran dugo, dugo vremena da bi bili zadovoljni. Kolega Zekanović pa evo klub HSS-a će sigurno podržati ovu inicijativu o obilježavanju ovog dana. No, mislim vi ste iznesli ovdje niz podataka, vrsta nasilja koje većina od nas ima djecu i vjerojatno su se susreli ili čuli za nekakva nasilja. Mislim da je ovo vrijeme koje smo trošili na ovu raspravu je nepovratno izgubljeno, bolje da smo raspravljali kako se riješiti taj problem, koji su uzroci. Kolega Pernar je govorio o djelu uzroka pa smo rekli da je izvan teme ili ga na neki način omalovažili njegovo razmišljanje. Normalno da postoje razlike u imovinskom stanju, neka djeca se svađaju jer su im očevi jednih u jednoj stranci, drugi u drugoj, milijun razloga postoji zašto postoji to nasilje između djece zašto postoje nekakve različitosti. No ono što ja kažem razrednicima svoje djece, imam osnovnoškolku i srednjoškolca, njihovo je da meni kažu problem, a moje je da rješavam takav problem jer odgoj kreće od kuće.

Razloga je puno i tu trebamo jednu takvu raspravu provesti i mislim da bi za to trebala jedna dobra inicijativa. Naravno svi se ovdje vjerojatno slažu sa obilježavanjem takvog dana ukoliko će on imalo pomoći rješavanju ovoga problema, No mislim da je problem u jednom sasvim drugom dijelu. Evo kao što je kolega malo prije rekao, sadržaji na televizijama su takvi da potiču djecu sa se stvara nasilje. Tu su video igrice, društvene mreže djeca se ne druže sa roditeljima i ne razgovaraju o problemima nego iz cijelo vrijeme bulje u ekrane i tu je jedan od velikog problema ovakvog nasilja. Ja sam malo prije rekao kolegi Pernaru da nije pripremljen, kao što i nije pripremljen. Znači on apsolutno nije znao ni koja je točka dnevnog reda, slušali smo roman toka svijesti kao da James Joysa ovdje slušamo, znači to je nešto što nema, malo moram priznati iritira.

Zastupnik Furio Radin javio se za repliku. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Vi znate isto kao i ja da je ovo ili tema koja se apsolvira u jednoj rečenici, a i vi kolega Zekanović ili o kojoj bi trebalo raspravljati danima ovdje. Ja imam dojam ovdje da svi oni koji su govorili, govorili su dio istine i gospodin Pernar koji je pokušao to dovesti u vezu sa nejednakostima, vi ste sigurno gospodine kolega Zekanović pogodili kada ste dali jednu odličnu deskripciju fenomena napokon da se shvati o čemu se radi, da nije sve bulizam ili vršnjačko nasilje, da je on strogo definiran da se zna o čemu se radi.

Znači u sustavu također ljudi odgajaju djecu, ja ju nisam doveo u pitanje, da se razumijemo, u sustavu također ljudi odgajaju djecu, to su neki učitelji, odgajatelji, tko li već, kao i roditelji. Ali vi ste imali potrebu, to je baš simptomatično, potrebu ste imali znači nešto reći što bi dovelo u pitanje da li su roditelji kompetentni odgajati djecu. A tko bi trebao biti? A koje bi mjesto gospodine Radin trebalo biti gdje se odgaja dijete? Je li to možda trebalo biti isključivo institucije, znači mislim da je vaše pitanje, ja ne znam malo i smiješno ali zapravo najviše tendenciozno i zapravo najviše govori o onome tko ga je postavio, znači o vama. Zastupnik Tomislav Žagar javio se za repliku. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Molio bih saborske zastupnike da se suzdrže od komentara. Uvaženi kolega Zekanović, dakako bih htio pohvaliti vašu raspravu jer ste zapravo dotaknuli srž problema a to je kada govorimo o prepoznavanju nasilja, zapravo što nasilje jest, vi ste dali neke definicije i to je ono što je problem, kada govorimo o institucijama, o školi, kako razlikovati sukob između učenik od nasilnog ponašanja. Nije svaki sukob ili nije svaka tuča između učenika nasilno ponašanje. Mi sigurno, i ja se ne slažem sa kolegom Pernarom, mi kao društvo sigurno ako hoćete po sustavu vrijednosti i kulturno i civilizacijski ne pripadamo u nasilno društvo. Mi nismo sigurno nasilno društvo i mislim da i vrijednosti koje dijelimo i našu obitelj i odgojno obrazovni sustav su vrijednosti koje sigurno ne potiču nasilje. Međutim ono što ovdje valja spomenuti, vi ste spomenuli primjer Amerike, to je nešto, ja nisam o tome proveo stručan, a o tome sam nešto čitao, to su te supkulturne grupe u kojima se zapravo kroz nasilje stiče autoritet. I nama je zapravo problem, možda je i kolega Radin, kada je sada malo prije govorio, nama je problem možda što mladi ne nalaze prave autoritete pa ni u obitelji a onda niti ni u školi nego traže autoritete tamo u takvim supkulturnim grupama, bilo da je to navijačka skupina ili nešto drugo gdje se na taj način i dokazuju. I tu je zapravo problem. I problem današnjih obitelji nije u sustavu vrijednosti, problem današnjih obitelji je u sustavu preživljavanja, u sustavu radnih obaveza, u sustavu tome da se vrlo malo vremena mogu posvetiti svojoj djeci jer djeca od roditelja traže primjer, djeca od roditelja traže uzor, djeca od roditelja traže autoritet ali ne nametnuti autoritet već onaj pravi autoritet koji izvire iz njihovog ponašanja. Ili da kažem to slikovito, kako ću ja reći svom djetetu nemoj pušiti ako ja imam cigaretu u ustima. To ne ide, znate, to ne ide, to se može ovako reći.

To su na, u Americi je malo drugačije, kod nas je to jako vezano kada govorimo o nasilju uz nekakve navijačke skupine, ali ne samo uz njih, imamo raznih supkultura tako da ja ne bih tu izdvajao navijače kao nekakav isključivi problem i mora se raditi na tome. Znači detekcija, znači potencijalnih žarišnih točaka mora početi upravo iz tih supkultura koje su izvorište i vršnjačkog nasilja u konačnici. Ali ja bih ovdje pročitao samo još jedan podatak, evo maloprije sam preskočio. Ima jedan izraz koji se zove bullycide a zapravo dolazi od bulinga i suicide, znači od vršnjačkog nasilja i od samoubojstava. Pa kaže da u Americi, da je zadnjih 30 godina broj samoubojstava zbog vršnjačkog nasilja narastao za 50% Znači sve češće i češće. Tako da ovaj problem raste. Iako ja kažem nasilje generalno opada.

Zahvaljujem. Pa evo kolega Zekanoviću, ja bih se samo malo vratila na onaj dio vaše rasprave u kojoj ste govorili o školi kao odgojno obrazovnoj instituciji dakle i upravo o odgojnoj komponenti škole u smislu dakle pravog i adekvatnog odgovora i pristupa dakle u odgoju za nenasilje, za nenasilno rješavanje sukoba i naravno za suzbijanje svih mogućih pojavnih oblika nasilja pa između ostaloga u školi onako jednog od žešćih oblika, dakle onog nasilja koje zovemo vršnjačkim nasiljem. Dakle naravno da je neupitno da je škola, dakle odgojna komponenta škole dakle u tom kontekstu neupitna i ja bih rekla presudna, to je jedna, znate batina uvijek ima dva kraja, na jednoj strani imamo taj dio, na drugoj strani imamo svu tu mladost i svu tu djecu koja žive u vrijeme prestimuliranosti, ja bih to tako nazvala, dakle i izloženosti različitim upitnim sustavima vrijednosti, ali i pitanje je dakle koliko tu učitelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici, pedagozi, psiholozi i svi ostali uz sve svoje kompetencije i znanja mogu napraviti sami. I stoga mi se čini da ste dobro dakle podvukli onaj dio vaše rasprave u kojoj ste govorili da škola jedino zajedno sa obitelji i sa zajednicom može dakle ići prema jednom pozitivnom pomaku, a koji će prije svega biti pomak u smislu preventive, preventive nasilja a onda preventiva i preventivni programi, dakle idu ruku pod ruku sa sustavnim pristupom zemlje, države, dakle jedne zajednice rješavanju ovakve problematike pa tu vidim dakle institucije poput Sabora, ministarstva itd. S obzirom da su danas djeca jako često, o tome sam već govorio zatvorena u svojim radnim sobama, svojim spavaćim sobama, imaju ove gadgete u rukama i koji su zapravo njihovi najbolji prijatelji. Danas djece na ulici nema toliko, tako da djeca na ulici zapravo su rijetko jer jednostavno nisu tamo izložena vršnjačkom nasilju. A onda mjesto gdje se oni socijaliziraju najčešće je kroz nekakve aktivnosti. Aktivnosti su zapravo dosta, ako nisu školske aktivnosti oni su pod jednim jako velikim nadzorom odgajatelja ili ako dijete tamo se ne osjeća ugodno ne ide na tu aktivnost, a u školu mora ići. I zapravo za mnogu djecu je jedino mjesto socijalizacije, kontakta sa vršnjacima upravo škola, jedino mjesto. I zbog toga je ta škola jako bitna da bude ta komponenta odgojna uz obrazovnu.

Nastavljamo sa istom točkom sutra ujutro u 9,30.